Děkuji, paní ministryně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 462/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Radka Maxová, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila dle § 93 odst. 1. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já nebudu dlouze hovořit. Paní ministryně představila novelu zákon o bezpečnosti a ochraně při práci. Doporučení výboru schválit tento zákon s drobnými technickými úpravami vám bylo doručeno pod číslem 462 a výbor pro sociální politiku doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona s přijatými změnami a doplňky, které byly odsouhlaseny Ministerstvem práce a sociálních věcí. Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, tudíž obecnou rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu. Prosím k mikrofonu pana poslance Sklenáka. Děkuji za slovo. Já se tímto přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je do systému vložen pod číslem 3237.

Podrobné odůvodnění je součástí tohoto tisku. Ano, děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Paní navrhovatelky? Není tomu tak. Paní zpravodajky? Také ne. Končím druhé čtení tohoto zákona.